Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr dopravy Dan Ťok a také zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Václav Snopek.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Já tedy otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Znovu se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko garančního výboru. Já vás seznámím s procedurou, kterou necháme schválit, a potom budeme hlasovat podle jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Jedná se o totožný text.

V osmém kroku bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh k proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Není jiný návrh, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak byla právě přednesena. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak byla přednesena.